Děkuji za slovo.

To jinak ani nejde.

Nemusím. Minule mi bylo řečeno, že nemusím, tak...

Odborná veřejnost, mezi kterou já vás neřadím a to vy dobře víte se shoduje na tom, že inflační spirálu a základy jádrové inflace způsobilo vaše hospodaření.

Děkuji za slovo, já budu velice stručná.

Já jsem jenom chtěla reagovat na to, co jste řekl. Já jsem si myslela, že tedy, když už jste tak arogantní, že jste i kus gentlemana. Ale vidím, že tam není nic.

Nebo co jste? Co jste? Další vystoupí pan předseda Babiš.

Tak si to nastudujte!

Děkuji, pane předsedající. Já jsem rád za to, že pan Juchelka tu začal, alespoň tedy podle svého, ale alespoň říkat nějaká fakta.

Děkuji. A ještě tady mám faktickou poznámku pana poslance Svobody a připraví se paní poslankyně Mračková.

To byla zatím poslední faktická poznámka a vracíme se do rozpravy.